Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vládní koalice si prohlasovala teď zařazení sněmovního tisku 166, veřejné zdravotní pojištění. Je to zákon, který nebyl původně na pozvánce z organizačního výboru. Je to zákon, se kterým hnutí ANO má dlouhodobě problém, protože je to zákon, kde se bere 14 miliard veřejnému zdravotnímu pojištění. Navíc tady nevidím ani pana ministra zdravotnictví. Vím, že předkladatelem je ministr financí, trochu proti zvyklostem.

Než vám dám přestávku, tak předpokládám, že s obdobným návrhem se hlásí pan předseda Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A chceme se zvlášť ve třetím čtení k tomu vyjádřit. Žádám vás tedy o přestávku na jednání klubu v délce dvou hodin. Děkuji, což je v součtu tři a půl hodiny.

Já bych poprosil všechny poslankyně, poslance, nevíte, s čím chci zakončit své vystoupení, tak aby na mě nepokřikovali.

Takže lhůty jsou splněny. To, že ten bod se dá projednávat, víme všichni dlouho, pokud sledujeme stránky Poslanecké sněmovny. Nicméně chci říct, že v rozpravě jak na zdravotním výboru, tak ve druhém čtení zaznělo ocenění valorizačního mechanismu, na tom se shodujeme.

Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, kolik pozměňovacích návrhů naše opoziční hnutí připravila k tomuto návrhu zákona. Tak já vám řeknu, kolik pozměňovacích návrhů připravila naše opozice, která dlouhodobě s tím zákonem nesouhlasí a nelíbí se jí platba na příští rok. Ani jeden! Ani jeden. A teď se musí poradit.

Tak poučení pro mě propříště budouli si žádat předsedové klubů o přestávku, neudělím slovo, pouze v případě, že další předseda klubu bude chtít přestávkou na to navázat.